Slyšel jsem pana ministra Ťoka a dalšího člena vlády v České televizi, jak řekl, že to je zcela nevinný výrok. My to pokládáme za výrok absolutně nebezpečný. Nebezpečný proto, že se jedná o historii, která se nesmí opakovat.

O výrok, který je zcela nepřijatelný, proneseli ho jakýkoliv veřejný činitel, navíc tak vysoký činitel jako první místopředseda vlády České republiky. Jsme přesvědčeni, že Česká republika si nezaslouží, aby ji reprezentoval člověk, který je ochoten pochvalně a obdivně hovořit o nelidských praktikách třetí říše. A v tomto smyslu se domníváme, že je povinností Poslanecké sněmovny zaujmout k tomuto výroku stanovisko a tento výrok odsoudit a říct, zda si Česká republika zaslouží, nebo nezaslouží, aby nositelé těchto výroků mohli reprezentovat Českou republiky. My se domníváme, že to je nezbytné. Kdo se domnívá, že ten výrok je přijatelný, akceptovatelný, že je možné ho přejít a že je příliš zbytečné pro Poslaneckou sněmovnu, aby se jím zabývala, ten náš návrh nepodpoří. My jsme přesto přesvědčeni, že slušný člověk by ten návrh podpořit měl. Protože slušný člověk se s takovýmto výrokem smířit nesmí. Děkuji za pozornost.

Je tomu tak.

Děkuji za slovo.

Komentáře některých novinářů, politiků vůbec nekorespondují se situací, při níž byla věta řečena. Je to zcela tendenční politická hra.